Pro ty, co nyní přicházejí do sálu, zopakuji, že budeme nejdříve hlasovat o vrácení návrhu do druhého čtení, respektive opakování druhého čtení....

Jako první budeme hlasovat o opakování druhého čtení.... Snad. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji. Návrh nebyl přijat. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem procedury, tak jak ji odsouhlasil rozpočtový výbor. První návrh, který zazněl, jsme prohlasovali.

Tady lze hlasovat pouze, pokud nebyl přijat E1 nebo F a přijetím H1 se stávají dále nehlasovatelnými J3 a J12. Přijetím J3 se stává nehlasovatelným J12.

Hlasovací návrh pod písmenem J1 by byl nehlasovatelný jak v případě přijetí A, tak nepřijetí A, protože jsou to návrhy totožné. Dále bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem I, který lze hlasovat, pouze pokud by nebyl přijat A. Přijetím C1 se stává nehlasovatelným J2, takže J2 bychom hlasovali, pouze pokud by nebyl přijat C1. Dále bychom hlasovali pod písmenem D1. Přijetím D1 se stává nehlasovatelným D2.

Přijetím H3 se stává nehlasovatelným J5.

A E2 bychom tedy hlasovali, pouze pokud by nebyl přijat H4. Pak bychom pokračovali L3. Přešli bychom do druhé skupiny pozměňovacích návrhů, což jsou návrhy obsahující změnu zákona o dani z nemovitostí.

A nakonec bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Děkuji. Takže to byl návrh procedury. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat o proceduře. Kdo je proti? Děkuji.

Návrh byl přijat. Paní poslankyně Šlechtová k hlasování. Prosím.

Děkuji. Já myslím, že procedura byla schválena a můžeme podle ní pokračovat. Nyní začneme hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A.

Prosím o stanovisko výboru. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Návrh nebyl přijat.

Pane předsedající, paní a pánové.

Ano, dobře. Takže to je námitka proti hlasování, o které budeme hlasovat. Zahajuji hlasování o námitce. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.